Pyrotechnickou specializací se zabývají pyrotechnici na místě a tam rozhodnou, jak k věci přistupovat. V obou případech, tedy ve stanovení sedmi i devíti dní takzvané bezzásahové doby, zasedala k této věci tato pyrotechnická skupina, tato pyrotechnická komise.

Informaci, kterou podával pan premiér, tu informaci, tvrdil ministr vnitra, mu podal ještě ten den a v té době zasedal krizový tým a bylo to telemostem z Prahy a ze Zlína, po druhém výbuchu, aby si upřesnil situaci, kdy až ve čtyři hodiny odpoledne jsme byli schopni po vzletu vojenské helikoptéry potvrdit, že vybouchl druhý sklad.

Ministr vnitra se za ni omluvil, ale v té době neměl podle svých slov informace o tom, že by to bylo jinak. Teprve v 16 hodin odpoledne, když vojenská helikoptéra vzlétla a dron nebyl k dispozici, zjistili, že hoří jiný sklad, který vybuchl. To je jediná dezinformace, nebo nepřesná informace, která tady vznikla. Znovu připomněl, že tuto informaci premiér dostal od Policie České republiky jeho vlastním prostřednictvím.

To, zda šlo o neuvěřitelnou shodu nešťastných náhod nebo polonáhod, nebo něčí zlý úmysl, nebo zda tam jsou jiné příčiny, to jednoznačně odpoví až policejní vyšetřování. Podle informací, které ministr obrany měl, tedy převážně z těch otevřených zdrojů, policie má několik variant, několik směrů, kterými vyšetřování vede. Apeloval tedy na nás, abychom dali policii čas, a my jsme mu vyhověli. Pokud hovořil o mediálním prostoru, tak kromě toho, kde působí pozitivně a lidé dostávají v reálném čase potřebné informace, tak bohužel v mnoha případech také vzniká prostor k neuvěřitelným spekulacím a v některých případech i čistým nepravdám. Některé z nich, tvrdil ministr obrany, poškodily dobré jméno Ministerstva obrany a zejména Armády České republiky. Není to fér, tvrdil, zvlášť ve světle toho, jak k řešení něčeho, co nezavinili, přistupují právě příslušníci armády, ale i pracovníci Ministerstva obrany. A samozřejmě přivítal, tedy ministr obrany, stejně jako jeho předřečníci příležitost hovořit o tomto tématu na mimořádné schůzi. Žádná jiná možnost než svolat mimořádnou schůzi, k tomu nebyla. Na rozdíl od třetího čtení elektronické evidence tržeb, kterou jsme mohli projednávat v řádném legislativním režimu jako řádně zařazený bod. Pravil, že by byl rád, kdybychom si vyjasnili jeden termín.